Takže ono o to nejde, já nechci ale, aby se náhodou procedurálně stal problém, že nebude shoda na tom přerušení v těch 14 hodin.

Na úvod, protože jsme se naposledy sešli k tomuto tématu před Vánocemi, tak mi dovolte takovou krátkou reflexi toho, co zaznívalo v médiích a jak je interpretována činnost Sněmovny v tomto bodě.

Sami to znáte, naposledy například s reevidencí značek, které jsou dány do úschovy a podobně. Poslední den, i když na to mají občané dva roky a podobně.